A já se znovu pokusím vás tady přesvědčit o tom, že to, že to zařadíme jako bod, může být i o tom, že se budeme bavit, která opatření i vzhledem, a teď to fakt zdůrazňuju, i vzhledem samozřejmě k možnostem státního rozpočtu lze udělat hned, která opatření by měla být opravdu prioritou. Bohužel se neschválilo ani doprovodné usnesení k zákonu lex Ukrajina V, kde samo o sobě, to je absurdní, protože byť samozřejmě všichni souhlasíme s tím, že je potřeba, aby ukrajinští naši vlastně spoluobčané měli to chránění na 150 dnů a pak se zapojili do našeho normálního života, tak je jasné, že tito ukrajinští uprchlíci budou hledat bydlení na trhu. Ale na trhu není bydlení ani pro české spoluobčany, natož samozřejmě pro další příliv dalších lidí. A to ani nemluvím o tom, že jsou úplně nerovné podmínky toho, když třeba žádáte o příspěvek na bydlení, protože čeští občané musejí to prokazovat majetkovými testy, které jsou velmi náročné, ale ukrajinští spoluobčané dají čestné prohlášení, takže oni se paradoxně mohou k trhu bydlení dostat daleko rychleji než Češi. Proto já apeluji na to: pojďme zvýšit počet bytů. Do toho všeho se zvedají poplatky za kolejné, to znamená ubytování na kolejích, a co se stane?

A zase jsme u toho zpátky, prostě bydlení tady není. A je potřeba si uvědomit, že Česká republika je založená z 80 % na vlastnickém bydlení, 20 % nájemním bydlení. Tak pojďme hledat cestu, jak za prvé umožnit mladým lidem, aby alespoň třeba se mohli zapojit do družstevního bydlení. Hypotéky jsou dneska zcela nedostupné, všichni to víme.

To znamená, vlastnické bydlení je skutečně problém. A družstevní bydlení je založené na tom, že vy jako uchazeč nebo kdokoliv jako uchazeč o družstevní bydlení musí složit družstevní podíl, ale mladí lidé nemají na ten družstevní podíl, protože samozřejmě byty jsou dneska enormně drahé, nestaví se. Čeho je málo, to je prostě drahé. Toto umožňoval Státní fond podpory investic, který v podstatě za mého působení na MMR jsme založili takzvané Bydlení mladých, aby i mladí lidé mohli od Státního fondu dostat půjčku, zvýhodněnou státní půjčku na družstevní podíl. Bylo to až do výše 3 milionů, to znamená, týkalo se to jak velkých měst, tak venkova jako takového.

Vždyť by nám to všem strašně pomohlo.

Další, prostě nepochopitelný pro mě krok je, že na MMR je zastaven program Výstavba.

A proto se znovu tady nabízí to, co by šlo v podstatě udělat rychle, a to je nedávat velké peníze ze státního rozpočtu, ale pomoci například tomu, aby se bydlení na venkově, kde je mnoho vícegeneračních domů, rozdělily tyto vícegenerační domy na samostatné bytové jednotky, což s sebou přináší náklady ve formě samostatného vchodu nebo samostatného sociálního zařízení. Tady nemluvíme o žádných milionech, to jsou řády desetitisíců, možná statisíců, ale určitě ne miliony, a bylo by to hned. Tam není co řešit, protože ty domy už stojí, to znamená, bylo by samozřejmě jenom to na ohlášku u stavebního řízení a tak dále a tak dále. Další věc, na které je potřeba nutně pracovat, je spojení soukromého a veřejného sektoru. Stát, města, obce mají nevyužité pozemky a budovy.

My prostě si musíme už jednou přiznat, že developer není sprosté slovo, že my můžeme jako stát, obce, využít jejich obrovského knowhow a zkušeností na to, aby tyto byty vznikaly, a obrovská přidaná hodnota tohoto projektu je, že stát si řekne, jací lidé budou bydlet v těchto bytech, které stát takto bude několik samozřejmě let splácet. Další možností je jednat o tom, že stát bude garantovat hypotéky. Ne že on by je sám půjčoval, to je nesmysl, aby stát konkuroval bankám, ale mohl by garantovat takzvané vícegenerační hypotéky.

To znamená, my tady opravdu zastavujeme úplně veškerou výstavbu jako takovou. Už tady vidíte, že nezmiňuji stavební zákon, protože věřím tomu, že se nám úspěšně sune do nějakého schválení a že už by to mohlo v těch rychlejších tempech začít fungovat. Ale pojďme se pobavit o rychlých řešeních, která lze realizovat prakticky ihned, bez nějakých větších nároků na státní rozpočet.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, žádám o zařazení bodu, který by se nazýval Zadávání mediálních zakázek Úřadem vlády.